To je procedurální návrh, takže o něm budeme neprodleně hlasovat. Já zagonguji.

Chápu to dobře, o čem budeme hlasovat? Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Kdo je pro přerušení?

Kdo je proti přerušení?

Prosím, máte slovo.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Myslím si, že opravdu není přijatelné, aby se vytvořila mimořádná situace, pak se řeklo, že je mimořádná situace, a že tudíž můžeme měnit program jednání kdykoliv během dne, když je tady na to zrovna přítomná většina. To si myslím, že by byl velmi nebezpečný precedens. A já to považuji za znásilnění jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Máme tady to usnesení, tak... Já bych si dovolil mít protinávrh k tomu procedurálnímu návrhu, který tady potom zazní, a sice že bychom tady začali jednat v 15 hodin ten daňový balíček.

Ještě v tuto chvíli nezazněl ten návrh, takže moment...

Navrhnu to až teď.

Dobře. A teď tedy... Pane místopředsedo, můžete zopakovat ještě váš protinávrh, protože o něm tedy budeme asi záhy hlasovat, pakliže projde tedy ten návrh na to... Tak prosím. Já bych měl protinávrh to zařadit nikoliv na 15. hodinu, ale po již pevně zařazených bodech.

Paní poslankyně Černochová s přednostním právem za ODS. Dobré odpoledne. Já bych ještě chtěla poprosit jednou navrhovatele, aby to odůvodnění tady řekl. Protože možná jsem špatně slyšela já nebo i někteří moji kolegové, ale to odůvodnění bylo, že se přerušil nějaký bod.

Pan předseda chce ještě vystoupit.

Pane poslanče, máte slovo. Paní a pánové, dobrý den. Vždycky probíhala tato diskuze.

Pojďme už hlasovat. Prosím, máte slovo. Jen je potřeba zopakovat, že se jedná o naprosto účelový výklad jednacího řádu, kdy v podstatě to bude pouze o tom, že koalice ukáže sílu, že má 101 hlasů, nebo většinu to prohlasovat bez ohledu na to, co hovoří jednací řád Poslanecké sněmovny. Myslím si, že to dokresluje i samotný zákon, ten daňový balíček, jak byl tvořen a jak je projednáván. To znamená na sílu a bez respektu k čemukoliv. Osobně je mi to líto. Ale bohužel, nezbývá, než tuto sílu, která nerespektuje nic, prostě... respektovat. Ano, jak mi tady říká pan ministr vnitra. Anebo vzít na vědomí, i to je možné.

Nyní přečtu ještě omluvu. Takže přistoupíme k hlasování.

Takže mám žádost o odhlášení.

Návrh byl přijat.